To je samozřejmě legitimní a v pořádku. To, co je důležité, je, aby na Izrael byl brán stejný metr jako na všechny ostatní státy.